Děkuji.

Poté faktická poznámka pan poslanec Kaňkovský.

Děkuji. Poprosím pana poslance Kaňkovského s faktickou poznámkou. Jenom ještě krátce k paní poslankyni Aulické prostřednictvím pana předsedajícího, není to nějaká námitka, spíš doplnění a zároveň dotaz směrem k paní ministryni práce a sociálních věcí a k paní ministryni financí. My tady hovoříme o těch rozpočtových nákladech týkajících se hlavně pobytových sociálních služeb a samozřejmě i příspěvku na péči obecně.

Nicméně jako vedení obou klíčových resortů pro tuto oblast bych je chtěl požádat o jejich vystoupení a stanovisko, jak se v tuto chvíli k tomu vláda staví. Děkuji. Ptám se, zda má ještě někdo zájem vystoupit v obecné rozpravě v tomto bodu. Jestliže tomu tak není, končím obecnou rozpravu. Nemá. Takže žádný návrh na vrácení nezazněl. Jako první je přihlášena paní poslankyně Adamová Pekarová.

Je to poprvé, co předkládám doprovodné usnesení, tak mi tuto chybu promiňte, prosím. A věnujte prosím pozornost textu, který předkládám. Je to jedna jediná věta.